Vy jste z toho udělali problém, dneska na něj útočíte úplně nesmyslně. Já vás vyzývám, abyste se probrali a aby se zabránilo nejhoršímu!

Děkuji. Já bych vás, pane ministře Zaorálku, chtěl ujistit, že vás mám rád. Mám vás rád.

A on řekl, že taky neví, ale že teď už je připraven být v čele té skupiny, která tou džunglí jde.

Tím se tyto dva regiony poměrně hodně liší.

To nemůže být britská mutace.

To opravdu není politická diskuze.

Kam to pravidlo zmizelo? Takže, pane ministře, opravdu vás mám rád, věřte nebo nevěřte.

To opravdu nepovede ke konstruktivní debatě, jak tuto situaci řešit. To je úplně jiná cesta. A dovolím si připomenout na závěr jako člověk, který je tady dramaticky kratší dobu než vy: vláda je menšinová s podporou komunistů. Chápu, že ji teď ztratila. Já nevím, jaká je další fáze tohoto děje v normálním politickém světě, ale tak já vidím realitu. Vy máte s podporou komunistů většinu. Ptejte se, čím jste je opakovaně zklamali, že vám odmítají podporu dát.

Děkuji.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.